Pane poslanče, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, vládo. Já bych si dovolil přečíst návrh velmi krátké rezoluce, kterou bychom mohli tím pádem vyslat do světa ještě před pohřbem.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové. Na několika místech Jihoafrické republiky teď zrovna v těchto hodinách probíhá za Nelsona Mandelu tryzna. Já bych vás, pane předsedo, chtěl poprosit, abychom i my jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky uctili jeho památku minutou ticha.

Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím.

Kdo je proti? Hlasování má číslo 13. Konstatuji, že návrh rezoluce byl schválen. Končím projednávání bodu číslo 1 a děkuji panu předkladateli i panu zpravodajovi.